Takže to programové prohlášení vlády.

Předsednictví má několik priorit. Vláda říká, že to zvládla, ale o tom jsem už mluvil, žádné peníze jsme nedostali. Výsledky práce pana ministra Rakušana jsou jaké?

Výsledky práce pana Rakušana: tady říká, že stoupá nelegální migrace, ano, a potom meziročně stoupla kriminalita o pětinu. Tak já nechápu, jak je to možné. Energetická bezpečnost byla druhá priorita.

A pan premiér neměl ani jednou, protože pan premiér se tomu od počátku vyhýbal.

Pan premiér to nechal ještě na mně.

A jaký je tedy výsledek v energetické bezpečnosti? A snaží se určitě a říká, že najde celoevropské řešení. Takže zastropování ceny plynu není.

A jaký je výsledek? A pan ministr tady přítomen tam taky byl, myslím, že otvíral nějakou ambasádu nebo nevím co. Ale výsledek je zkrátka nula, nula.

Takže to je ta vaše bilance.

Ale já nevím, ten výsledek, jaký je? Takže jenom se vykazuje. Potom samozřejmě máme tady emisní povolenky.